Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 16. září a rozprava byla přerušena. Já poprosím, aby se u stolku zpravodajů za navrhovatele posadil pan ministr zemědělství Miroslav Toman a zpravodaj garančního výboru, kterým je zemědělský výbor, a to pan poslanec Karel Tureček.

Děkuji.

Děkuji.

Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který se týká ochrany vodních zdrojů, protože v současné právní úpravě je to sice nějak řešeno, ale jsou tam výrazné nedostatky, jako např. že jsou ochranná pásma mnohdy vymezena od stolu bez nutných průzkumů a studií.

Proto jsem ten pozměňovací návrh podala. Děkuji moc za pozornost. Děkuji a do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Bendl. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, pane ministře, já budu stručný, protože jsme měli poměrně výživnou debatu na jednání zemědělského výboru. Chci tady deklarovat, že naprostou většinu těch návrhů, které prošly zemědělským výborem, po poměrně široké debatě jsme připraveni podpořit.

Tudíž to my podpořit nechceme. My si myslíme, že ta pravidla, která jsou dnes, jsou dostatečná na to, aby mohlo vodní hospodářství v téhle záležitosti fungovat.

Pro nás je to absolutně zásadní, jak se k tomu zákonu postavíme. Pokud by tento návrh prošel, pak jsme připraveni návrh zákona podpořit. Věřím, že najde většinu v Poslanecké sněmovně stejně jako v zemědělském výboru.

My si myslíme a jsme přesvědčeni, že je škoda, že ji nedokážeme využívat.

V okamžiku, kdy vytvoříme překážku, která zabrání té rybě cestovat, zbytečně se ochuzujeme o lepší využívání vodních zdrojů i v této oblasti. Proto pléduji za podporu návrhu pana kolegy Jandy.